Předkládá to středopravicová vláda.

Postihne to pochopitelně důchodce.

Jsou to vaši voliči.

Bavili jsme se daň z příjmu právnických osob 2 %. Postižené budou obce, města, kraje. Obce a města beru podle současného návrhu daně z nemovitostí, kde říkáte, bude to státní část daně a ta místní.

Já jsem byl radní v Olomouci a jsem zastupitel. Přece kdyby takhle byl schválený zákon a navýšila se daň pro potřeby státu, tak asi zastupitelé nebudou zvyšovat další, protože si uvědomují, že občané mají nějakou citlivost k navyšování daní.

Stavební spoření.